Takže ty nám do toho nepleťte. První poznámka. Druhá poznámka. Říct mi, že kuřáci se dožívají v průměru o sedm let kratšího věku, nevím, kdo to vypočítal, ale dejme tomu, že bych vám tuhle tezi věřil, a že tedy méně pracují a neodvádějí daně.

Takže méně užívají důchod. Ne méně pracují a odvádějí daně. Za třetí.

Neviděl jsem k němu nikdy žádný reálný podklad. Řekl, možná to v tom zdravotnictví něco stojí. Upřímně řečeno, ve zdravotnictví samotném není téměř nikdo, kdo by byl schopen vám říct ano, tato nemoc byla způsobena kouřením. To mi všichni doktoři potvrdí. Ano, jsou nemoci, u kterých se zvyšuje pravděpodobnost, pokud kouřím, že budu nemocen. Současně pan zpravodaj už ve své zpravodajské zprávě vhodil do éteru číslo 40 mld. výběru na daních.

A to do toho nepočítám ty důchody. To je fakt rozhodnutí každého z nás. Jenom prosím, abychom se nemátli. A potom, pan ministr nám rád vyčítá, že nemáme analýzy, data, další údaje. Tak samozřejmě že nemáme. Jsme jenom prostí poslanci, každý s jedním asistentem. Kde bychom si asi sebrali peníze na analýzy a data? Ale jsem rád, že nám ten průzkum STEMu pan ministr rozdal.

Rozdíly preferencí podle typu restauračních zařízení, hospody, pivnice, vám vyjde, že určitě ano. A spíše ano je více než určitě ne a spíše ne. Jenom by mě zajímalo, kolik to Ministerstvo zdravotnictví stál, samozřejmě. Stejně tak, na straně 4 další zajímavý koláč. Bude tomu rok, co začal platit protikuřácký zákon. Někteří trvají na jeho platnosti či žádají jeho zpřísnění. Jiní žádají o zmírnění nebo zrušení. Vy osobně byste protikuřácký zákon a prosím opět, sečtěte si odpovědi zcela zrušil a zmírnil, dávají 50 %, zpřísnil a nechal beze změny 47 %.

Takže nás prosím vás nemaťte. Je to dobře a já věřím tomu, že se nám to podaří prosadit. Děkuji za pozornost. Tak, já děkuji panu poslanci. Nyní mám s faktickou poznámkou opět pana ministra Vojtěcha.

Prosím, pane ministře. Děkuji za slovo.

Ale já bych chtěl říct ještě jednu věc. Takové řeknu až klišé, že kuřáci si přeci svou léčbu zaplatí. Je třeba říci, že tady mámě nějaký systém veřejného zdravotního pojištění, to je nějaký balík peněz. Dneska je tam zhruba 300 mld. korun. A tento balík peněz je určený na léčbu všech pacientů v ČR. Pokud se teď bavíme o těch nákladech pouze pro zdravotnictví, tak souhlasím, ty jsou nižší. Ty zdravotní se odhadují někde na 30 mld. ročně. Ale je třeba říci, že tyto peníze pak chybí někde jinde. A kouření způsobuje nemoci, které jsou zkrátka preventabilní. Prostě nemusíte kouřit, ale jsou tady tisíce pacientů, kteří si svoji nemoc nezpůsobili. A jejich léčba stojí obrovské peníze. Často jeden takový pacient stojí třeba 20 milionů ročně, jeho léčba. Tak není lepší ty peníze zkrátka ušetřit a dát je na léčbu těch, kteří si svou nemoc nezavinili? A o tom já se bavím. A proto mně jako ministrovi zdravotnictví na tomto záleží. Tak, já děkuji za dodržení času. Příště, dobře.

Tento bod je přerušen, a dokud nebude zařazen někde znovu do pořadu, tak už ho na této schůzi neuvidíme. Já nevím, pane předsedající, ale tohle nepokládám za úplně férový postup, protože v tuto chvíli jednáme o tomto bodu. Já chápu, že zítra ráno je zařazen nějaký bod napevno, to naprosto respektuji, ale po něm má pokračovat jednání o tomto bodu. Ale jinak moc nechápu, proč bychom ho měli odsouvat někam jenom proto, že jsme ho nestačili dnes dojednat. Já vám rozumím. Nicméně tento bod byl napevno zařazen na dnešek.

Pokud nemá už nikdo nic dalšího organizačního, tak tedy přerušuji dnešní jednání, nebo tuto schůzi, do zítřka do devíti hodin.